Není tomu tak, podrobnou rozpravu končím. Případná závěrečná slova? Není zájem. Já vám děkuji. Končím druhé čtení tohoto návrhu. A otevírám další bod, kde předpokládám bohatou diskuzi.